Já když se spletu, klidně se omluvím. Já jsem se pana ministra jenom zeptal. Tak daleko jsme došli? Tak daleko?

Já tomu nerozumím, co vlastně po mně chcete. Já jsem žádné tvrzení o nákupu ochranných zdravotnických pomůcek dneska nepronesl. Ani jedno.

Tak daleko jsme došli? No tak jako to pak není normální komunikace.

Já jenom velmi stručně ke kolegovi Hájkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych to možná doplnil. Děkuji. Poté pan ministr.

Já si nemyslím, že to tak je, co říkal pan ministr. A na základě toho jsem vás požádala, abyste mi odpověděl, zdali se omluvíte, když to tak nebude.

Tak tohleto je vyšetřovací komise? Tento člověk tedy bude součástí? Tak tohleto je objektivní kontrola?

Já s tím nemám problém. A v takovém případě já nemám jakoukoliv důvěru k tomu, že takto se nebudou chovat zástupci opozice ve vyšetřovací komisi. Takovýmto způsobem.

Tak to bylo! Děkuji.

Já nebudu obhajovat výroky jiných lidí. To si musí obhájit sami.

Kde jste byl, když Andrej Babiš říkal: Ty vaše zlodějny! Kde jste byl se svým rozhořčením?

Co dělal pan poslanec Hájek a jeho kolegové, vaši kolegové straničtí?